Děkuji za slovo, pane předsedo. Já si myslím, že Piráti přece chtějí transparentní prostředí.

Prostě vy jste řekl přesně obráceně to, co je v návrhu zákona, a to ještě velmi povrchně, pane předsedo.

A ještě jste tady mluvil o analýze RIA. A tam je přesně spočteno, že právě po integraci a zavedením apelace dojde k úspoře několik miliard ročně, protože se přestane korespondovat donekonečna mezi úřady, ale posoudí se to jen jednou a vypořádá se to jen jednou.

Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo. Prostřednictvím pana předsedajícího odpovím panu poslanci Kalousovi.

Vůbec nechápu relevanci financování na silnice. My tady máme fond, vláda převedla právo silnic na kraje. Ty kraje mají své komunikace, je tam fond a ty peníze by měly být poskytovány bez toho, aby si na tom tady vláda třeba hrála nějaké silové hry, zda to danému kraji přijde, nebo nepřijde.

A já jsem rád, že jste zmínil ty věci, které v tom zákoně podchycené jsou. Princip toho zákona je špatný, vznik jednoho stavebního úřadu, odebírání kompetencí je špatné.

Děkuji. Budeme tedy pokračovat dle přihlášek. Se stanoviskem klubu přednostně vystoupí pan poslanec Kupka, připraví se pan poslanec Feri. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, před chvílí nás tady pan ministr vyzval, abychom odložili politiku a abychom se věnovali stavebnímu zákonu a snažili se přispět k tomu, aby Česká republika měla co nejlepší podmínky. Za mě definice pokrytectví. Protože co udělala vedle toho vládní koalice? Co udělala? Místo toho, aby standardně návrh garančního výboru byl výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, což je samozřejmě příslušný přirozený gesční výbor, protože MMR odjaktěživa prostě příslušelo výboru pro veřejnou správu, tak protože za tím je asi nějaká politika, od které se nás pan ministr snaží odradit, tak se to přesouvá na hospodářský výbor. Nevíme proč, ale v každém případě je to první porušení standardních zvyklostí. Další pozoruhodná věc, když voláme po tom, abychom vytvořili prostor pro paní ministryni, aby mohla obhajovat jako člověk s politickým mandátem významnou reformu stavebního zákona, tak to prý nejde a místo toho se volá po tom, aby tady konkrétní odpovědi, konkrétní věci, které jsou ale politického rázu, mohla prezentovat její náměstkyně. To přece není standardní. Pohybujeme se na politickém kolbišti a celá řada významných věcí, o kterých se budeme bavit, má samozřejmě svůj významný politický rozměr, protože prostě platí, že to, co přináší stavební zákon v té vládní úpravě, je nejvýznamnější zásah do veřejné správy za posledních více než deset let, a zasluhuje tím pádem patřičnou debatu. Zpravodaj, přece víme, co má jako klíčový úkol: představit zákon, upozornit na jednotlivé body. Místo toho aktivistický boj za největší dobro na světě v podobě nového stavebního zákona bez kritického pohledu a nadhledu nad tou reformou. My voláme po tom, aby nad touhle klíčovou zákonnou podobou se tu opravdu vedla věcná diskuse. Vždyť my přece jsme už za poslední dobu připravili několik zcela konkrétních návrhů, jak zjednodušit a zlepšit stavební řízení, ať už jde o digitalizaci, nebo jde např. i o konkrétní návrhy v zákoně o urychlení liniových staveb. Koneckonců fikce souhlasného stanoviska jako jedna ze stěžejních věcí a bodů k tomu, abychom urychlili procesy v České republice, vzešla od nás a plně jsme ji podpořili a podpoříme samozřejmě dále. Vůbec nezpochybňujeme, že je tam řada konkrétních pozitivních věcí, a za nimi budeme stát. Ale odmítáme kroky, které ve skutečnosti budou ohrožovat průběh stavební činnosti v České republice. A to není prosím jenom názor opozice, to není jenom politika. To je konkrétní připomínka celé řady odborných organizací, je to také zásadní připomínka vašeho vlastního resortu vládního Ministerstva vnitra. A co říkala? Říkala, že pokud by měla projít tato reforma, může to znamenat na dva roky vážné ohrožení stavební činnosti nebo zastavení stavební činnosti v České republice. Tak to je přece vážná poznámka.

Jaké jsou příčiny toho, že se ocitáme v té současné složité situaci? No pojďme se podívat na konkrétní data. Rok 2015 průměrná délka stavebního řízení 143 dnů. Tady je přece namístě se ptát, pokud tady nastává tak obrovský posun o více než 100 dnů délky průměrného stavebního řízení, kde je příčina. Co se v tom období tak zásadního stalo, že se v České republice významně prodloužilo stavebního řízení? Co to asi bylo? Tehdy Česká republika zaznamenala jednu novelu stavebního zákona, já si na ni dobře pamatuji. Slyšeli jsme kouzelné řeči o tom, jak se musí všechno zjednodušit, zkrátit, jak se musí všechno posunout dopředu, jak na tom máme všichni zájem. Také jsme tehdy připomínkovali zásadní problémy, které to přinese. Nikdo tady z vládní koalice na ty věcné argumenty neslyšel.

To je ta odpověď. A nemůžete to popřít, protože data v tomto směru hovoří zcela jednoznačně. Anebo předložte jiný důvod, co se v době, kdy hnutí ANO mělo jako resort Ministerstvo pro místní rozvoj, jiného stalo, že se prodloužila průměrná doba o více než 100 dnů. Co to bylo?